Budeme pokračovat v přerušeném jednání.

Já vám děkuji. A nyní prosím pana poslance Korteho, aby pokračoval ve svém projevu. Děkuji za vrácení slova. Budu pokračovat.

Poněkud mě zaráží, že celý ekonomicky rozvinutý svět je tak zaboudlý, že to ještě nepochopil a nepřijal tento převratný systém.

Je to tedy patrně nějaké páně Babišovo krédo. Pozoruhodná je jenom třetí věta: Je pak hlavně na politicích, aby ukázali, že s vybranými veřejnými prostředky umějí smysluplně nakládat.

Nyní přistoupíme ke kapitole na straně 23 kapitola Co to přinese a co to bude stát?

Dneska jsme slyšeli 18.

Ale tak se na to podíváme trochu blíže.

Takže našemu milému panu ministrovi jenom na splnění této jedné položky schází více než 28 mld.!